A ta čísla nemáme k dispozici, takže ani já se opravdu reálně nemohu úplně vážně o tu interpretaci přít. Maximálně mohu říct, že mi chybí data k tomu, abychom tu debatu, například na rozpočtovém výboru, to nemusí být vůbec na plénu, mohli vést podrobněji.

Pak bych chtěl upřít vaši pozornost nejen k tomuto tisku, ale i k tiskům, které následují. Říkáme mu daňový balíček, bod číslo 30, na tabuli svítí oblast daní.

Ale zřejmě jako podpůrný argument pro zavedení třetí a čtvrté vlny je navržení snížení sazeb pro některé položky v rámci zákona o EET. Já se v této části vystoupení budu držet pouze této daňové části, která je uvedena v tomto návrhu zákona.

Děkuji...

Tento postoj zastává i paní ministryně.

Já s tímto názorem souhlasím.

Můžeme mít klidně jednu. Promarněná šance.

Tento chvályhodný záměr bohužel vládě nevydržel a postupně jsme přidávali další a další položky. V této chvíli, pokud to počítám dobře jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct dalších položek je navrženo do druhé snížené sazby s argumentem: Snižujeme daně. Co vy jako pravice proti tomu máte? Já vám rád odpovím. Je to málo. Není to špatně, je to málo.

Ale mohu vás ujistit, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, že vláda již zahájila intenzivní práce na tom, aby přinesla vlastní, lepší, komplexnější a systémovější změnu DPH. Úplně náhodné to není.

Shodneme se na tom, že to nepovede ke snížení cen, ale může to pomoci těm podnikatelům, že budou mít větší zisk, mohou zvýšit platy svým zaměstnancům, případně mohou zaplatit vyšší daň z příjmu ať už fyzických, nebo právnických osob. My jsme pro snížení daní, aby bylo úplně jasné, aby pak nebylo argumentováno, že pravice odmítá snížení daní. Točené, v závorce sudové pivo podávané jako stravovací služba. Tomu rozumím.

To jsou přesně věci, které se nedají v reálném životě zkontrolovat.

Podle mě nikdo. A je to na libovůli konkrétního kontrolora a libovůli konkrétního úředníka Finanční správy, zda to považuje, nebo nepovažuje za porušení zákona. V tomto případě podle mého názoru, paní ministryně, hrozí něco podobného a chtěl bych znát metodiku, jak rozlišovat točená piva. Další bod, kde se snižují daně a říkám, já to podporuji: služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.

Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.